A nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Já navrhuji, abychom určili paní poslankyni Gabrielu Peckovou a paní poslankyni Martu Semelovou. Zeptám se, zda je tady jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Prosím všechny poslance, aby setrvali na svých místech. Znovu prosím o zjištění počtu poslanců v sále.

Ptám se, kdo je pro, abychom určili paní poslankyně Peckovou a Semelovou ověřovatelkami.

Kdo je proti? Proti není nikdo, takže prosím o sečtení hlasů pro. .

Ještě technicky. Přihlášky do rozpravy, jak už jste někteří zjistili, v případě, že bude schválen pořad, jsou k dispozici u stolku po mé levé ruce. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 61. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Nicméně předtím, než přistoupíme k hlasování, mám tady celou řadu přihlášek s přednostním právem, a jak bývá dobrým zvykem, jako první vystoupí zástupce navrhovatele a tím je předseda poslaneckého klubu KSČM kolega Pavel Kováčik, kterému dám slovo.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se úvodem své krátké řeči, poměrně krátké řeči, pokusil vás požádat o pochopení, vás všechny, kterým jsme my, nás 62 podepsaných pod seznamem žádostí o svolání této schůze, mohli způsobit určité potíže ať už při kampani, nebo třeba při přípravě tohoto jednání, které se poprvé, aspoň co já pamatuji, odehrává v náhradních prostorách Poslanecké sněmovny a ve značně improvizovaném prostředí. Přesto věřím, že se podaří udržet věcnost a důstojnost tohoto jednání.